Vypršela vám doba pro faktickou poznámku. Ještě se zeptám pan kolega Birke se hlásil elektronicky? Děkuji. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nicméně pokusím se položit jednodušší otázku.

Vaše dosavadní kroky jsou bohužel zatím v přímém rozporu s tím, co deklarujete.